Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, pan předseda Stanjura mi trochu ulehčil roli, přesto si dovolím svůj příspěvek zde přednést.

Průměrná výše růstu starobního důchodu stále zaostává za růstem mezd a cen, tudíž vlastně dojde k dalšímu poklesu reálné kupní síly starobních penzí.

Přitom v důvodové části tohoto zákona vláda uznává, že pokud by byla zachována dosavadní pravidla

Prosím, pokračujte. Tak já začnu tou větou znova.

Ale musíme zopakovat, že to není přilepšení na tento rok, ale vážená vládo, musíte k tomu napsat ještě: vážení starobní důchodci, to si nemůžete přilepšit na Vánoce, musíte si to nechat na příští rok, protože to je jen záloha.

Bez tohoto započítávání vzroste o půl procenta, tedy jen o 57 korun.

Rada seniorů tuto nespravedlnost považuje za extrémní a my s tím souhlasíme. Takže navrhujeme také řešení, aby tento zákon nebyl projednán podle § 90 odst. 2, ale aby byl propuštěn do druhého čtení, tak jak tu už bylo navrženo, a lhůta byla zkrácena na 30 dní.

Vše jde, pokud je vůle konat.

Proto vás žádám o navýšení finančních prostředků pro penzi starobních důchodců, aby se jim alespoň částečně zlepšil jejich život.

Děkuji vám za pozornost. Nyní mám dvě přednostní práva. To byla faktická poznámka? Tak s faktickou poznámkou pan kolega Kalousek, potom přednostní práva pana předsedy klubu sociální demokracie Romana Sklenáka a paní ministryně.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jen zopakuji ten závěr v podstatě je velmi ohroženo to, aby senioři v prosinci ten jednorázový příspěvek získali. Ještě jsme schopni to legislativně zvládnout v případě, že zkrátíme lhůty na projednávání ve výborech. Proto navrhuji, abychom zkrátili lhůtu na projednávání ve výborech na deset dnů. V tomto případě bychom byli schopni druhé čtení absolvovat na uvažované mimořádné schůzi za čtrnáct dnů. Pakliže by tento návrh byl vetován, dávám alternativní návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na dvacet dnů a v takovém případě bychom byli schopni to druhé čtení absolvovat na následující řádné schůzi. Myslím si, že to je dostatečná lhůta, aby jak výbory projednaly ten návrh, tak aby případně každý jeden poslanec si mohl připravit pozměňovací návrhy.

Nyní s přednostním právem paní ministryně práce a sociálních věcí.